Takže je to situace, kdy je bytostným národním zájmem České republiky, abychom byli čitelní.

Stalo se to nejhorší, co se mohlo stát. Prostě přestali jsme být čitelní nejenom pro českou veřejnost, ale přestali jsme být čitelní pro své partnery.

To se prostě stalo. A já si myslím, že je povinností vlády České republiky, vlády, nikoho jiného prezident neformuluje zahraniční politiku, formuluje ji vláda, je za ni odpovědná a je kontrolovaná Poslaneckou sněmovnou je povinností vlády formulovat jasná, čitelná stanoviska konzistentní s naší dlouhodobou strategií zahraniční a obranné politiky.

Já vám děkuji, pane předsedo. Pro kolegy, kteří se přihlásili s faktickou, upozorňuji, že se nenacházíme v rozpravě, nemohu udělit faktické poznámky. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, úvodem si jenom dovolím omluvit se za případnou indispozici, protože asi bych měl být někde jinde než tady v tuto chvíli, ale nechtěl jsem se tomu tématu vyhýbat. Já se domnívám, že to téma dnes na program nepatří z důvodů, které se pokusím vysvětlit.

Já se pokusím jenom bleskově zrekapitulovat to, co se stalo.

Koordinovali jsme to se službami atd., čili jsme rozhodně nezačali pozdě, abych tak řekl, a zároveň jsme se samozřejmě snažili v žádném případě nepodléhat jakémukoli náznaku paniky. Taky k tomu objektivně nebyl důvod. My jsme věděli, že k nějakému takovému vojenskému aktu dojde, nevěděli jsme úplně přesně kdy a jakým způsobem. Co se stalo? Stalo se to, že s největší pravděpodobností byly zasaženy tři sklady plus výrobna nebo vývojové prostory pro výrobu a skladování chemických útočných zbraní. Nebyla žádná osoba usmrcena, tři osoby byly zraněny. 29 členských států NATO verbálně tuto akci podpořilo, 27 členských zemí Evropské unie tuto akci verbálně podpořilo. Dovedete si představit, že bychom tady řešili situaci, kdy by Česká republika byla jedním nebo druhým nebo třetím státem, který by udělal opak? Padlo tady slovo spojenci. Já myslím, že je zcela zásadní. Někdy mám pocit, že tady slýchávám mluvit o našich spojencích, dobrovolných spojencích, které my jsme si zvolili, jako o někom, kdo nám snad něco určuje, kde my potřebujeme připochlebovat, jak jsem si přečetl, kde si chceme kupovat do budoucna jejich respekt. Prostřednictvím pana předsedajícího pane Zaorálku, nemáte to zapotřebí, takovou dikci. To je Právo... rudé.

Ale je to jenom můj pocit z toho, můj názor, nikomu ho nevnucuji. Znova opakuji, že si myslím, že je lepší, abychom to probrali na obou výborech, jak výboru pro obranu, tak výboru pro zahraničí, v určitém detailu a pak se k tomu vrátili třeba i na plénu. To už záleží na vaší vůli.

Ale to víme už teď.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

My se nijak zásadně nebráníme tomu, abychom tento bod projednávali na zasedání Poslanecké sněmovny, jenom jsme trošku skeptičtí k tomu, jestli se projednávání tohoto bodu nestane arénou pro, řekněme, osobní zviditelňování kde koho místo toho, abychom se dobrali podstaty věci. A víte, co je na tom velmi zajímavé? Aby tam extremisty držel na uzdě velmi brutálními prostředky, tak tam držel na uzdě úplně stejně brutálními prostředky takzvanou demokratickou opozici. To si prostě namalujme tak, jak to je. No a teď řekněme spojenci, zejména Spojené státy, Spojené království a Francie, provedou laserově přesné útoky poté, co jsou přesvědčeny o tom, že Asad už poněkolikáté použil proti vlastnímu obyvatelstvu chemické zbraně, nikoho nezabil, zřejmě ani nikoho nezranil, a my máme obrovskou potřebu toto diskutovat.

Odpovězme si na to. Já vám děkuji, pane místopředsedo. Poprosím všechny já mám pocit, že hladina hluku byla zbytečně vysoká.

Takže mi dovolte, abych tím přednostním právem zařadil tento bod na dnešní den jako první bod jednacího dne.